Prosím, aby návrh odůvodnil místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Pardon, pane vicepremiére, prosím ještě pana poslance, on ještě oznámí něco technickou poznámku.